Věřím, že ta novela projde průřezově.

Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Robert Stržínek. A mám avizováno z místa ještě, že se hlásí Jan Richter. Tak pane poslanče, vaše dvě minuty.

Další, kdo je faktickou poznámkou přihlášen musím brát faktickou poznámku, kdo je přihlášen, to znamená, že v tuto chvíli je řádně přihlášen pan ministr financí, ten má přednost, pak teprve je přihláška z místa. Pane ministře, máte slovo.

To je celé.

Máte slovo, pane poslanče.

Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je pan poslanec Karel Haas.

To mohu potvrdit, toto jednání proběhlo. Taky to ode mě zástupci sportovního prostředí slyšeli, že jejich kritika letošní částky, a já jako celoživotní sportovec podepisuji, já nad ní jsem taky smutný, ale byla to částka jedna ze tří variantních, se kterou přišli zástupci sportovního prostředí za panem ministrem financí při projednávání státního rozpočtu na rok 2022. Můžete si ověřit u zástupců sportovního prostředí. A druhá věc, to, že vláda na sport nezapomíná, tak se podívejte na rozhodnutí vlády ze 17. srpna, nebo teď mě nechytejte za slovo, kdy v srpnu v druhé polovině jednala vláda a vláda navýšila rozpočet nebo navrhla navýšit rozpočet NSA o částku 500 milionů korun. V důvodové zprávě je jasně uvedeno, primárně na krytí provozních výdajů sportovních organizací, to znamená spolků, klubů a tak dále.

Jinými slovy, řekl bych, že vláda, viz toto srpnové rozhodnutí vlády, sport bedlivě sleduje a finanční toky nebo finanční situaci ve sportu sleduje a reaguje na ni, jinak by toto srpnové rozhodnutí vlády neproběhlo. Děkuji. Děkuji, pane poslanče, za dodržení času.

Paní poslankyně, máte slovo. Já vám děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, nacházíme se v krizi, to asi není překvapující informace pro nikoho. Tato krize má množství podob. Souvisí jak se situací na Ukrajině, ale taktéž se zdražováním, které je pro české občany extrémní, a není vyvolaná čistou situací na Ukrajině. Máme tu také krizi v oblasti bydlení, máme tu krizi společenskou, kde desítky a stovky tisíc občanů mají existenční problémy, bojí se o svou budoucnost. Předložená novela státního rozpočtu, kterou dnes projednáváme, by měla reagovat na výše zmíněné problémy, řešit aktuální situaci, pomáhat občanům a firmám, stát na jejich straně. Bohužel však mám pocit, že tomu tak není, že pětikoalice na občany a firmy zapomněla. Současná vláda má oproti nám, když jsme měli covidovou situaci, několik makroekonomických výhod a je potřeba si je tady připomenout. Jednak máme stále nejnižší nezaměstnanost ze zemí Evropské unie, kterou se nám podařilo udržet v době pandemie. Stále máme predikovaný hospodářský růst na rozdíl od doby pandemie, kdy v důsledku bezprecedentní situace ekonomika klesala. Ale hlavně, vládní pětikoalice má desítky miliard nových inflačních příjmů, které může použít na pomoc nebo záchranu českých domácností a firem. Rozdíl mezi původním návrhem rozpočtu, na kterém jsem se ještě podílela také já za kapitolu Ministerstva pro místní rozvoj, a aktuální novelou státního rozpočtu je na příjmové stránce 127,2 miliardy korun. Příjmy státu rostou v mnoha oblastech, rostou daňové příjmy, roste dividenda ČEZu a v důsledku růstu ceny dřeva se hospodářský výsledek Lesy České republiky přesouvá ze ztráty do zisku ve výši 4 miliard korun. Roste také podíl na clu a kapitálové příjmy Ministerstva financí o 1 miliardu korun. Máme peníze z Evropské unie, a to v rekordním objemu, který tady doposud ještě nebyl. Všechny tyto prostředky by okamžitě měly být použity na pomoc českým domácnostem a českým firmám. Uvedu příklad z mého oboru. Cestovní ruch byl odvětvím, které mimořádně zasáhla pandemie. Po této ráně si musíme také přiznat, že změna globální politické situace také zasáhne český turismus jako takový. Asociace hotelů a restaurací České republiky opakovaně apelovala na vládu, aby využila dočasného krizového rámce, který schválila Evropská komise na podporu podnikatelů. Zdůrazňuji, že pokud budeme usilovat jenom o celounijní řešení, pak tento proces bude ještě poměrně zdlouhavý. V současné době totiž ceny elektrické energie pro hoteliéry představují až desetinásobek cen z konce minulého roku. Konkrétních příkladů bych zde mohla uvést mnoho.

To vyvolává samozřejmě mezi podnikateli paniku.